Byl zde návrh, abychom tento zákon projednávali podle § 90 odst. 2, nicméně je zde předloženo veto 61 poslance poslaneckého klubu ANO, tudíž tento návrh podle § 90 odst. 2 projednávat nemůžeme. Stanovisko vlády vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 115/1. Nyní prosím, aby předložený návrh uvedl zástupce navrhovatelů, pan poslanec Jan Čižinský. Děkuji za slovo, pane předsedající.